Větší ochranu oznamovatelů má podle našeho záměru zajistit možnost anonymního podání oznámení o protiprávním jednání pouze s uvedením adresy pro doručování. Oznamovatel musí být následně vyrozuměn o tom, jakým způsobem byl jeho podnět vyhodnocen. Tato úprava výslovně zakazuje, aby vůči oznamovateli byly učiněny odvetné kroky, jako je psychický nátlak, veřejná dehonestace, šikana, účelové přeřazení na jinou pozici, nebo dokonce ztráta zaměstnání. Ochrana se navíc týká nejen samotného oznamovatele, ale rovněž jeho blízkých osob či například osoby, která se podílela na přípravě oznámení. Oznamovatelům bude dále zajištěna aktivní podpora ze strany nezávislého profesionálního úřadu, profesionála, úřadu veřejného ochránce práv. Úřad bude v rámci své práce rovněž komunikovat s jednotlivými prošetřovateli, hodnotit oznamování na jednotlivých úřadech a povede komisi pro ochranu a podporu oznamovatelů složenou ze zástupců nevládních organizací, ministerstev, státního zastupitelství, akademické obce a podobně zajišťující poradenskou a vzdělávací činnost. Výhodou zapojení veřejného ochránce práv do ochrany oznamovatelů je vysoká nezávislost, která je podpořena důvěrou ze strany laické i odborné veřejnosti. Kancelář veřejného ochránce práv je již v současné době vybavena odborným aparátem napříč právními oblastmi, který by tak zajistil možnost fundovaného posouzení důvodnosti oznámení předběžně i po věcné stránce. Vzhledem k provázanosti praxe přijímání oznámení a poradenské činnosti je vhodné spojení i činnosti metodické při jednom orgánu.

V případě ministerstva ale nelze mluvit o nezávislém orgánu. Rovněž pochybuji, že by budilo důvěru u samotných oznamovatelů, kteří by nebyli dostatečně chráněni ani motivováni podávat své svědectví do rukou politicky řízeného orgánu. Toto řešení je od počátku kritizováno i protikorupčními organizacemi, které k němu mají následující výhrady. Ministr bude jako člen vždy přímo spjat s politickou reprezentací státu, proto bude automaticky oslabena důvěra v jeho nezávislé vedení agendy oznamovatelů. Ministr bude rozhodovat o opravném prostředku proti rozhodnutí o přestupku, o obsahu spisu v přestupkovém řízení tak bude informován přímo člen vlády. To by podstatným způsobem zasahovalo do nezávislosti a snižovalo důvěru adresátů normy. Ministerstvo spravedlnosti jako předkladatel legislativní úpravy má rozsáhlou erudici v problematice ochrany oznamovatelů, nicméně nedisponuje dostatečně odborným aparátem napříč právní úpravou, aby mohlo kvalifikovaně věcně posuzovat jednotlivá oznámení. Státní zaměstnanci zodpovědní za agendu ochrany oznamovatelů nebudou efektivně chráněni proti systematizaci a můžou být tak pod tlakem politického vedení ministerstva. Jednoduše řečeno, oznamování nekalostí splní svůj účel pouze tehdy, pokud prošetřovatelé hodnotící oznámení budou nezávislí, a zejména pokud bude vybudována důvěra ve vztah k oznamovatelům.

Tak já vám děkuji a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj, a tím je pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Grospič.

Děkuji, pane předsedo.

Tyto dokumenty jsou v připomínkovém řízení a před projednáváním vládní legislativní rady a ve vládě.

Já vám děkuji, pane zpravodaji.

Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Tak ještě pořád přichází další... Já myslím, že se počet hlasujících ustálil. Kdo je pro sloučení rozprav?

Kdo je proti? Hlasování číslo 8, přihlášeno je 104, pro 95, proti 5.